Ale samozřejmě, pokud trváte na svém návrhu, tak o tom nechám hlasovat. Potom ta alternativa další týden. Prosím paní poslankyni Novákovou a potom prosím pana poslance Kalouska. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, opět přicházím s tím, abychom se pokusili jako Sněmovna, v níž nejméně polovina lidí je podobného názoru, vím o tom, abychom se pokusili napravit to, co se nepodařilo při posledním projednávání školského zákona, a sice velice energickou intervencí paní ministryně v Senátu, kde byl podobný návrh a kde byl akceptován i výborem pro vzdělání, tak na základě intervence paní ministryně školství ten návrh nebyl přijat.

Abychom věděli, že naše děti jsou vychovávány v tom, že jsou tolerantní, respektují všechny světové kultury, respektují základní svobody všech lidí, ale přesto ony vědí, k jaké kultuře patří. A tato kultura je kultura evropská. A tato evropská kultura má jasné kořeny.

Škola je jediný prostor, kterým musí projít všichni, kteří žijí, ať už jsou z jakékoli země a z jakékoli kultury, je to jediný prostor, kterým musí projít všichni obyvatelé na našem území. Proto má právě ten úkol společnost spojovat. A ta druhá změna, která je obsažena v novele, kterou jsme podali už téměř před rokem napříč politickým spektrem kromě poslanců Komunistické strany Čech a Moravy a ze sociální demokracie, tam byl jenom jeden poslanec, tak tato novela má ještě jeden prvek, a to je uvádí do obecných vzdělávacích cílů v našem školském zákoně to, že žáci mají být vedeni nejen k tomu, že mají práva, ale že mají také povinnosti. Velmi prosím, abychom se pokusili napravit to, co se opakovaně nepodařilo při projednávání školského zákona. A já vím, že stále více z vás poslanců, dámy a pánové, ví, že je skutečně nejvyšší čas, abychom toto ve školském zákoně měli. Proto si dovoluji tisk, který je teď na programu schůze navržen jako tisk číslo 157, zařadit na příští úterý, tj. 23. května, jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance Kalouska a po něm pan poslanec Benda, který je posledním. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo.